Pan ministr s přednostním právem. Prosím. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, tak ještě jednou. Je pravděpodobné, že budeli schválen zákon o elektronické identitě, bude potřebná technická novela v určitém rozsahu. Vedle toho jsem tu také avizoval velmi důležitý návrh pana kolegy Petrů, který se ještě bohužel nedostal ke slovu, který např. vrací jako povinný údaj do občanského průkazu trvalé bydliště.

My usilujeme jednoznačně toto vrátit říkali jsme to ve druhém čtení, několikrát jsme to říkali.

Děkuji.

To jste si mohl zařídit ve svém klubu, pane ministře, bezesporu ano. Ale jednoduchá otázka.

Takhle jednoduché to je. No já určitě ne. Tak mi odpovězte. Vytištěný, nebo na čipu? To jsou přece jednoduché otázky a já bych očekával jednoduché a jednoznačné odpovědi.

Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Klán. Děkuji za slovo. Narážíme tady na problém trvalého pobytu a rodného čísla.

To je stejný případ jako s tím trvalým pobytem.

Také děkuji. Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

A pak je nějaká teorie a pak je realita. Tak kdo má to štěstí, nebo smůlu, že je zapsán v obchodním rejstříku, tak je tam skoro všechno. Skoro všechno. A pak je ještě horší případ. Zažívám ho sám osobně.

A místo abychom vedli debatu o takto závažných otázkách, jak to koncepčně vyřešit, a následně k tomu hledali technické řešení, tak to máme zase otočeno.

A tak dále.

Opak je pravdou. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Schwarz, po něm pan poslanec Fiedler a další. Ale já jsem si vás všechny řádně poslechl, poslechl jsem si kolegy tady zprava. Pan ministr nepotřebuje zastání, ale přesto bych chtěl k tomu něco říci. Vím, o čem mluví kolega Pilný, vím také, o čem mluví pan kolega Stanjura.

Prosím vás, nechte kolegu Petrů, ať načte pozměňovák, ať to trvalé bydliště tam zůstane.

Samozřejmě je špatně, že dneska už víme, že když projde nový zákon o identifikaci osob, o kterém mluvíme, za měsíc, za dva, za tři nebo také za půl roku nebo příští volební období, když projde, tak budeme muset udělat novelu tohohle zákona. Ale pokud budeme čekat dneska s tím, co tady rozhodujeme, s tím pozměňovacím návrhem kolegy Petrů, tak nám ta občanka s trvalým bydlištěm zmizí a taková občanka bez trvalého bydliště nám je k ničemu, já to řeknu slušně. Prosím vás, je to celé. Pojďme trošku dál. Také děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Karla Fiedlera, připraví se pan poslanec Grospič a další. Prosím, máte slovo. Tak já přispěji trošku do mlýna. Rodná čísla. Kolegové, daňové identifikační číslo, jak se tvoří. Jak se tvoří daňové číslo fyzických osob? Daňové číslo fyzických osob je přece rodné číslo daného podnikatele, daného živnostníka, které dává na faktury, které dává na účtenky a povinně je dává na EET!